Poměrně významné věci.

On trval na tom, že biopaliva životnímu prostředí spíše škodí nežli prospívají.

Kolem poloviny ten Preol.

On už tedy není lobbista, ale je premiér.

Děkuji za pozornost. Tak já také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající, já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Zahradníka. Za prvé skutečně pirátská strana a Strana zelených jsou zcela odlišné politické subjekty, dokonce Strana zelených kandidovala do Evropského parlamentu v koalici s TOP 00 a hnutím STAN, resp. na jejich společné kandidátce, takže je to jiná politická strana. Tak prosím nezaměňovat.

Děkuji za pozornost. Také děkuji a nyní prosím pana poslance Faltýnka s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já si stále vážím vaším prostřednictvím pana hejtmana Zahradníka.